Hezký dobrý večer. Určitě zemědělství je velmi důležité pro rozvoj venkova a mělo by se podporovat nějakým způsobem tak, aby opravdu především na venkově vznikaly další malé farmy, další zemědělské podniky i potravinářské podniky. Ale to jsem nechtěl říci. Spíše jsem chtěl upozornit na to, že na jižní na Moravě, na Vysočině i v jižních Čechách samozřejmě mají smůlu v tom, že přece jen je tam větší teplo, je tam i sucho, ale pravděpodobně tam došlo v uplynulých padesáti letech k nějakým velkým zásahům do přírody, které stáhly vodu z určitého území.

Jinak musím poděkovat našim zemědělcům v našem kraji, kteří měli to štěstí, že jim tam více pršelo, a měli velmi dobrou úrodu, dokonce nadprůměrnou. Třeba můžou nějakým způsobem pomoci zemědělcům na jižní Moravě a jinde. Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče. Paní a pánové, čas se naplnil pomalu, ale jistě. Že mě to nenapadlo, že v této době se především budou jednotlivé vládní minulé či současné garnitury napadat, kdo za to může. Býval bych býval byl ještě racionálnější. Nicméně musím říci, že mýtus o škodlivosti velkoplošného hospodaření je doopravdy pouze mýtem, a že jestli tedy chceme dojít ke kořenu toho problému, i když ta konkrétní opatření nám to nepřinese, že teprve pan ministr a pan ministr a pan ministr vyrobí, tak musíme říci, ptejme se, kdo nechal uřezat kravám ty hlavy a to celé zbortilo celý ten osevní postup a přísun organické hmoty do půdy, ale to bychom tady byli ještě mnoho hodin. Takže já v této chvíli si dovolím poděkovat za diskusi, která probíhá do této doby, a přece jenom navrhuji usnesení. A teď, prosím pěkně, věnujte mi pozornost: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zemědělství o postupu řešení následků katastrofálního sucha a žádá zemědělský výbor, aby projednal a zkonkretizoval jednotlivá opatření. Děkuji. Návrh tohoto usnesení bude potřeba přednést v podrobné rozpravě, abychom o něm mohli dát hlasovat. Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím. V tom případě končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě a požádám vás, pane zpravodaji, abyste přednesl návrh usnesení.

Děkuji. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda chcete v tento moment závěrečné slovo pan zpravodaj, pan ministr? Není tomu tak. Eviduji žádost na odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Návrh usnesení byl přednesen. Žádost nevidím. V tom případě dám hlasovat. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu. Ještě přečtu omluvy.